Já tedy ten zákon v prvním čtení podpořím.

Děkuji za pozornost. Tak nyní vyzývám k vystoupení paní poslankyni Květu Matušovskou a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Už to tady bylo dneska zmíněno. Tolik velmi stručná zmínka o novém termínu v důvodové zprávě. A když ještě připočteme povinnosti převádět rezervy na vázané účty a avizované zvyšování úhrad z vydobytého nerostu, dostáváme se k částkám, které mohou být pro menší firmy doslova likvidační. Předpokládám proto, že předkladatel má jasně vyargumentováno, jaká pozitiva a negativa tato nově zaváděná úprava může mít na těžební sektor. Počkám na jednání hospodářského výboru, abych nyní nezdržovala, nicméně už teď si myslím, že by to stálo za pozměňovací návrh, který by precizně a hlavně jednoznačněji toto ustanovení definoval, aby nevznikaly jakékoli pochybnosti a hlavně další neúměrné finanční zatížení v těžebním sektoru. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Jestli já tomu dobře rozumím, tak vy tady tímto návrhem zákona tlačíte na společnosti, že si ty rezervy musí dělat mnohem rychleji, tzn. ekonomicky budete zatěžovat daleko více. Pak tam rozděluje najednou horní zákon i těžební společnosti podle toho, co těží.

Tak by mě zajímalo, proč to děláme.

Tohle by mohla být další rána.

Paní poslankyně, máte slovo.